Děkuji.

Ale ještě to důležitější. To, že nejste schopni maminkám vysvětlit, jak se mají zachovat, chcete řešit zákonem?

Děkuji. Já bych chtěla jenom ujistit paní poslankyni Valachovou vaším prostřednictvím, že věcně mám s vámi problém. Nesouhlasím.

Já nevím, co tam je. Já vůbec nevím, o čem tady budeme hlasovat. Já si pozvu své kolegy, včetně paní ministryně financí, a budeme to řešit, jak budeme hlasovat pro to, co jste nám tady dala. Protože já opravdu nevím.

To si bude dělat výkaz práce, docházky, a pak to dá k proplacení? Takže já opravdu budu ráda pokud to nestihneme, já požádám o přestávku, protože to budeme muset řešit. Děkuji. Připomenu, že mezi druhým a třetím čtením budeme řešit jiné tisky. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu jenom velmi stručná.

Já myslím, že tam není co řešit. Nedořešili jsme školky, protože školky nejsou primárně v gesci ministra školství. To je celé. Děkuji, děkuji i za nevyužití času. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je to samozřejmě problém, protože ve chvíli, kdy a teď to bude vypadat, že mluvím, k něčemu jinému. Snažíme se rozvolnit zdravotnický systém. V tom zdravotnickém systému pracují sestry a lékaři. Ty sestry, jestli budou na OČR, jako že jsou, a jsou nemocnice, kde mají klidně 20 % lidí na OČR tak ten systém nerozběhnete. To samé je v tom školství. Takže já si paní kolegyně Valachové vážím, ale jestliže chceme znormalizovat ten systém, jak je a dneska ráno byla tisková konference, která říkala, jaká je imunita, nebo jak na tom jsme tak v tomto kontextu není možné, aby to bylo 30. června. Rozhodně to není možné. Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Valachová. Děkuji za slovo.